Tam jde přesně o to, co jsem říkala, aby nenastal ten absolutní chaos například v dopravě jedna železnice tam, druhá železnice tam, jedna silnice tam, druhá silnice tam. To znamená, jde o to, aby se doplnilo mezi vyhrazené stavby, to znamená do přílohy číslo 3, stavby kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury a záměry, u nichž byla uzavřena plánovací smlouva. To je podle mě velmi důležité, protože pokud zůstane stav tak, jak je dnes, obce budou v dobré víře uzavírat plánovací smlouvy, tak si taky ale zakládají na pořádnou systémovou podjatost.

A proto si dovoluji navrhnout podle § 95 odst. 3, abychom opakovali druhé čtení. Děkuji.

Než mu dám slovo, načtu omluvy, které mezitím došly.

Další omluvenka je od pana poslance Turečka, který se omlouvá mezi 13. a 15. hodinou a pak do konce jednacího dne z důvodů rodinných. A omlouvá se pan doktor Jaroslav Dvořák z dnešního jednání, a to od 9 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem ke stavebnímu zákonu ještě nevystupoval.

Ale pokusím se to zestručnit. V návaznosti na to, co jsem řekl u předchozího bodu, moje vystoupení bude směřovat na pana ministra pro místní rozvoj, že já tomu postupu už dneska podruhé opakovaně nerozumím, že kolegové z Pirátské strany si asi nepředávají informace. Týká se to, jak jsem řekl, jak přerozdělování uprchlíků, tak v tomhletom případě stavebního zákona. Ano, my tady máme odkládací normu, ale mezitím se připravuje novela.

Zkrátím je.

Zkrácení platnosti stávajících územních plánů: hlavní město Praha zásadně odmítá zkrácení platnosti územních plánů.

Druhá připomínka: doplnění zkráceného postupu změn územního plánu do návrhu novely. Praha trvá na přepracování návrhu novely tak, aby byla zachována možnost pořizování změn stávajících územních plánů ve zkráceném postupu pořizování, jako je u původního stavebního zákona. Nerozumím tomu, když se to má všechno zkracovat a zjednodušovat, že jdete opačným směrem.

To by mě zajímalo, protože ono to samozřejmě spolu souvisí.

Přes rok dokonce, a my se tady vlastně budeme teď vracet na úplný začátek. Tolik tedy stručná poznámka. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Bartoše.

Třeba ten zkrácený postup, ten ve věcné novele je. Všechny změny se budou pořizovat zkráceně. Takže tu výhradu, možná je tam i nějaké neporozumění textu...

Zastavení změn zase vazba na přechodné zastavení. Nic se tam nezastaví. A budu končit. A já nevím, jaký byl standard dřív, ale já jsem pro transparentní vypořádání, nadšení do eKLEPu, tam aby se mohly vyjádřit všecky strany. Ostatně vy pracujete s těmi materiály a velmi rád se sejdu, kde vidíte problém, protože minimálně ve dvou věcech tady nezazněla pravda, nebo je tam nějaké nepochopení, zejména v retroaktivitě. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová, poté se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Dostálová, faktická poznámka.

To znamená, že opravdu to šlo do řádného připomínkového řízení s tím, že to šlo do eKLEPu, všem připomínkovým místům, a samozřejmě v rámci toho, a proto jsem to i minule zmiňovala, že třeba k odpadům přišlo přes 3 000 zásadních připomínek. Ale spíš mě zaujala jiná věc. Vy jste zmínil a řekl jste, že budete dva měsíce vypořádávat, ale přitom máte termín do června.